A taky na příští operační program dostaneme celkově méně peněz. Takže to jsou samozřejmě věci, které jsou důležité. A my to vidíme z časového hlediska vidím pro příjem státního rozpočtu hlavně tyhle peníze.

Proč ne?

A to se týká všech resortů. Ještě před ohlášeným Miroslavem Kalouskem s přednostním právem jsou dvě faktické poznámky.

Paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nerada říkám věci, které všichni vědí, ale musím to říct. To, že máme po skončení programového období vyčerpáno a proplaceno z Bruselu něco přes 50 %, je skutečně obrovský problém. Naše stavebnictví, které je v propadu, nutně potřebovalo tyto peníze. Tyto peníze jsou z valné části investiční. Jsou to peníze do staveb, do nákupů technologií, věcně do vědy a výzkumu. Jsou to prostě peníze, které obrovsky chybí. A my se k tomu dnes dostáváme, abychom s prominutím chytli kočku za ocas, protože už nemůžeme změnit ten systém, který je nastaven. A já z toho viním samozřejmě všechny, kteří měli za úkol a odpovědnost ty peníze do těch projektů dostat, protože jak už jsem říkala, velmi chybí.

Poslední věc, kterou bych chtěla říct.

Máme další faktické poznámky. První tedy pan poslanec Pavel Blažek, poté pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vaším prostřednictvím zareaguji na slova pana ministra Babiše.